Děkuji. Prosím pana poslance Mackovíka. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já bych se opět navázal na tu předchozí interpelaci, která se týkala letecké záchranné služby, a využil bych čas i k tomu, že bych tady chtěl sdělit jednu zásadní věc.

Takže pokud nějaký provozovatel provozuje vrtulník, který neodpovídá nějakému vybavení, nějakým parametrům, tak je zjevně levnější a je levnější i v provozu. Takže pane ministře, já teď přejdu k otázkám, které mě zajímají. A teď kdo bude nositelem té koncepce? Kdo bude předkládat ty hlavní podmínky, parametry, požadavky té koncepce? Bude to rezort zdravotnictví, obrany, vnitra.

A kdy to tedy vládě kdo předloží? Pan ministr. Na toto téma existuje teď v tuto chvíli mezirezortní pracovní skupina, ve které je vnitro, obrana, doprava a zdravotnictví. Upřímně řečeno, řeší se samozřejmě problém, jakým způsobem to organizačně zajistit, máli to být státní podnik, nebo jiná forma, státní organizace. Jaké by měl plnit. Máte naprostou pravdu.

Tohle je všechno věc, která se teď řeší, která se diskutuje. Koncepce se předkládá do vlády a je to úkol Ministerstva zdravotnictví, čili bude předložena Ministerstvem zdravotnictví. Já bych opravdu hrozně rád využil toho, abych použil data, která budou k dispozici teď aspoň za ten první kvartál, už jsem říkal vašemu kolegovi, a abychom je do toho nějakým způsobem zapracovali. A nositelem toho úkolu je Ministerstvo zdravotnictví.

Já děkuji za tuto odpověď.

A já jsem neslyšel z Ministerstva zdravotnictví za celou dobu, že by se někdo zastal toho, co bylo vaším rezortem předloženo. To znamená, jestli vy zase předložíte něco, co vám někdo shodí, a pak už nebude slyšet nic, tak se to nikam nepohne.

Ona jedna věc je koncepce a druhá věc je, jaké bude používat stroje ten případný provozovatel. To si myslím, že jsou dvě dost rozdílné věci. A druhá věc bude, předpokládám, otevřené výběrové řízení. To už potom půjde přes výběrové řízení, kde se stanoví nějaké podmínky. Aspoň tímto směrem to povedu já. Prosím paní poslankyni Šánovou. Tak ještě jednou dobrý den.

A druhý můj problém.

Jak je možné, že Univerzita Karlova umožňuje podnikání pohřební služby ve školských zdravotnických zařízeních, ač tam tyto ex lege působit nesmějí, protože to zákon přímo zakazuje ve svém ustanovení § 7.

Jak se s nimi hodláte vypořádat? Děkuji za odpověď. Prosím paní ministryni.

Vysoké školy podle mých informací uzavírají s fakultními nemocnicemi smlouvy na uskutečňování vzdělávací činnosti a tato problematika se těchto smluv, tedy alespoň podle mých informací, netýká.

A co se týká té první záležitosti, tak pro mě je to tedy nová informace. Obecně lze samozřejmě říci, že kvalifikační předpoklady pro výkon nějaké profese, pokud je regulována, nestanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.